Dobře, vysvětlili jsme si to, díky. Můžeme pokračovat.

Řekli jsme si i stanoviska. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh.

Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

Děkuji.

Paní poslankyně Černochová. Dobré odpoledne. Já se moc omlouvám, ale bylo tady v úvodu řečeno, že se bude vždy říkat, o co se jedná, a ne pouze písmena a čísla. Dobře, děkuji. Předchozí hlasování prohlašuji za zmatečné a požádám vás, abyste ten bod dovysvětlila.

V tom případě budeme pokračovat. Já vás požádám, abyste... Ještě je zde námitka. Není to námitka, ale je to pouze upozornění na to, že paní zpravodajka nejprve nabídla, že nás bude informovat, poté nás neinformuje a říká stanoviska zjevně k věci, o které nic neví. Jak může říci stanovisko zamítavé, když navíc její výbor to tedy podporuje, je to stanovisko výborové, hlasujeme teď písmena A, což je usnesení výboru, a paní zpravodajka k tomu dává odmítavé stanovisko a neví, nemůže nám vysvětlit proč a o co se jedná. Dobře. Vzhledem k tomu, že nebyla vznesena námitka, pouze byl připomínkován způsob hlasování, odsouhlasili jsme si postup hlasování, já říkám, že budeme pokračovat tak, jak jsme si odsouhlasili, s tím, že paní zpravodajka bude říkat body, o kterých hlasujeme. Jestli vznášíte námitku proti mému postupu, můžete. Jinak budeme pokračovat tak, jak jsme si na začátku odsouhlasili. Předpokládám, že přicházíte s námitkou proti postupu.

Je tomu tak? Ano, toto jsme si odsouhlasili.

Paní zpravodajka žádá o tři minuty na přestávku. Dávám jí tři minuty přestávku a poté budeme pokračovat.

Ještě stále tady není klid. Požádám vás, jestli máte něco důležitého k řešení, abyste šli do předsálí.

Pan ministr stanovisko?

Kdo je proti tomuto bodu?

Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.